Oč vlastně běží v té motivační složce? Protože pan Martínek nemá pravdu, když tvrdí, že veškeré ty daňové odpočty jdou na úkor obcí. Tak to není.

Ale ve skutečnosti to bude jinak.

To je rozhodování pro Poslaneckou sněmovnu.

Mohl slyšet argumenty.

Nevyužil toho. Jaký byl výsledek?

Pokud tento návrh schválíme, půjdeme proti obcím, vlastně zamezíme možnost Svazu měst a obcí, nakonec i pracovní skupině, aby tyto návrhy projednala a předložila nějaký koncepční materiál, který bude možné v Poslanecké sněmovně v příštím roce schvalovat.

Proto takový návrh nemůžu podpořit a určitě jej nepodpoří ani Občanská demokratická strana.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych podpořil, a to maximálně, to, co tady teď zaznělo.

Děkuji. Teď jenom pár technických záležitostí. Pan ministr Chovanec hlasuje s náhradní kartou č. 13.

A nyní již prosím k mikrofonu panu poslance Votavu.